Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer. Děkuji, pane předsedající, za slovo. A já vlastně ve svém vystoupení pouze navážu na předřečníka, na pana poslance Bauera. My opravdu, a zdržím se teď politického hodnocení nebo komentáře té situace, ale my opravdu na garančním hospodářském výboru jsme zjistili skutečnost, že ze strany ministerstva v té původní navržené transpozici je uvalena zbytečně velká, řeknu extrémní povinnost na ty malé, ať už tedy rekreační, nebo převozní lodě, které by se měly vybavovat takto robustním systémem, a není k tomu žádné racionální odůvodnění. A mohu tedy potvrdit tu dohodu, ke které nakonec došlo. Pan poslanec Bauer ten svůj návrh stáhl a po té dohodě jsme my tedy společně v komunikaci s legislativou Ministerstva dopravy vykomunikovali znění toho finálního pozměňovacího návrhu, vnímám ho asi jako společný, a domluvili jsme se, že tím iniciátorem byl kolega Bauer, takže v podrobné rozpravě se k němu přihlásí on.

Ve svém komentáři ještě připomenu jednu věc, kterou si myslíme, že zůstává otevřená, a nechceme ji už řešit v této novele zákona.

Ale například ti tzv. převozníci říkají, přicházejí s argumentací, že oni se přepravují na té vodní cestě vždycky na pevně definované cestě, pouze z bodu A do bodu B. Nepohybují se tedy nikde jinde a rádi by ještě diskutovali o nějaké další úpravě. Ale v tuto chvíli tedy je dohoda, že už se do té problematiky, aspoň v rámci této novely, pouštět nebudeme. Věřím, když se vrátím k tomu zmíněnému pozměňovacímu návrhu, že dosáhneme dohody a že Ministerstvo dopravy, které je tedy informováno a koordinováno s tím zněním, k němu na hospodářském výboru vysloví souhlas. Za sebe ještě chci dát několik slov k dalšímu pozměňovacímu návrhu, který jsem podal během dnešního dne. Je to spíše drobné technické upřesnění, které už jde opravdu do hloubky technického detailu.

A já v tom pozměňovacím návrhu říkám, že pokud by o toto schvalování, o toto pověření měla zájem nějaká další společnost, což je možné, a myslím si, že je to i správné, abychom i v této oblasti měli nějaké konkurenční prostředí, tak ten nový zájemce by měl mít v souladu s evropskou legislativou a vyhláškami daný jasně definovaný prováděcí právní předpis, jak vlastně ty lodě a jejich technický stav kontroluje. A logicky v tom návrhu říkáme, že znění toho technického předpisu musí si schválit Ministerstvo dopravy. Musí mít na to vliv. A nemůže to být konáno bez něj. Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Pávek jako zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. To se nám sem vrací od samého počátku, kdy ministr Ťok načetl ne transpoziční opatření v rámci této směrnice, která zavádí povinnost podle Ministerstva dopravy, abychom si to ujasnili která zavádí povinnost instalace navigačních zařízení.

To znamená, že ta menší plavidla, když tam dáte tohleto navigační zařízení, tak už se tam nevejdete sami. My jsme to poměrně sofistikovaně rozebrali na hospodářském výboru. Napadli jsme ty věcné problémy, které tam byly. A Ministerstvo dopravy slíbilo nápravu.

Bohužel se tak nestalo. Nestalo se tak rozhodně v plném rozsahu. To znamená, za nás, za nás, nemůžeme tuto normu podpořit, tak jak byla předložena, a budeme se přiklánět k těm pozměňovacím návrhům, které tady zazněly od kolegy Bauera a Kolovratníka. Vy víte, pane kolego, že ta definice toho malého plavidla je rozhodující mimo jiné právě proto, které plavidlo si musí takovéto zařízení pořídit či ne, koupit či ne. Ty náklady činí zhruba 150 tisíc.

Takže za nás určitě nemůžeme schválit normu v té podobě, jak ji předložilo Ministerstvo dopravy, a budeme se muset obrátit k těm pozměňovacím návrhům, které vzešly z toho jednání hospodářského výboru a měly širokou podporu napříč celým politickým spektrem. Děkuji vám. Děkuji. Do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, já bych to neházel jenom na pana ministra Ťoka. Jako implementace nebo transpozice evropského práva, to tady slýcháváme každé sezení pléna u různých návrhů zákonů.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Je prosím zájem o závěrečná slova paní ministryně, paní zpravodajka? Nemá zájem. Než otevřu podrobnou rozpravu, tak vás seznámím s tím, že předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Otevírám podrobnou rozpravu. První přihlášená je paní poslankyně Matušovská. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Dále v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Bauer, připraví se pan poslanec Kolovratník.